Na základě svých zkušeností jsem ovšem zvyklí si vše několikanásobně zdůrazňuji několikanásobně ověřovat, a tak jsem dnes kontaktoval zástupce Ministerstva školství, zda tuto informaci mohou potvrdit, že tedy dostanou plus 500 milionů korun navíc. Dostal jsem odpověď, že ve srovnání se skutečným zdůrazňuji skutečným, ne s plánovaným, původně rozpočtovaným příjmem pro sport prostřednictvím MŠMT za minulé období, to je tohoto roku, konkrétně tohoto roku, nedojde v příštím roce k žádnému navýšení. Proto bych se pana ministra zde při této příležitosti chtěl zeptat, jak to tedy je a zda jeho sliby, které dal na Žofínském fóru, platí a na co konkrétního bude určen dodatečný dnes slibovaný výnos plus 2 miliardy korun.

Děkuji za pozornost. Nyní mám faktickou poznámku paní poslankyně Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Já mám jen takovou stručnou poznámku.

Ta velkorysost, které jsme svědky v České republice, má někde kořeny a trvá to už delší dobu. Každá země si to hlídala, protože ty výnosy jsou, samozřejmě to víme, to vím i já, obrovské.

Já si myslím, že je třeba tomu věnovat velkou pozornost a alespoň opravdu část toho zisku z tohoto druhu podnikání do té státní pokladny dostat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Chtěl bych vás tak jak někteří mí předřečníci trochu informovat o průběhu včerejšího rozpočtového výboru, který, byť jsem se již této problematice nechtěl dále věnovat, protože koalice je zřejmě domluvena, my to nebudeme blokovat, my nehodláme dělat obstrukce, ani jsme je nedělali, naše strana, změnil jsem po průběhu včerejšího rozpočtového výboru přece jen svůj názor a chci se k tomu ještě vyjádřit. Nabyl jsem dojmu, že Ministerstvo financí je pouze pod tísní slíbeného výběru daní z hazardu a že mu vůbec nezáleží na rozmachu nelegálního byznysu a už vůbec mu nezáleží na snížení negativních vlivů, zejména patologického hráčství.

Tady bych poprosil předkladatele o vysvětlení, proč odmítá z této specifické daně financovat prevenci patologického hráčství.